Děkuji za slovo.

Seděli tam zástupci všech tří stran, které tvoří vládní koalici, a předháněli se v tom, kdo označí kterého za toho, že je více zaplacený tabákovou lobby v souvislosti s tím, jak byl včera přijímán protikuřácký zákon. Mně se zdálo neuvěřitelné to, co se odehrálo na obrazovce. A jestliže tam takto silná tvrzení a takto silná osočení zaznívala ze všech tří stran vůči sobě, tak se musím předsedy vlády zeptat, co říká na to, že jeho ministr zdravotnictví je označován nikoliv jako ministr zdravotnictví, ale ministr tabákové lobby, jak řekl zástupce v hnutí ANO v tomto pořadu. Mé dotazy tedy znějí, co říká vůbec stavu uvnitř vládní koalice po včerejším projednávání protikuřáckého zákona. Za prvé. Za druhé, co říká na osočení, že ministr Němeček je jinými slovy placen tabákovou lobby. Není ministrem zdravotnictví, ale je ministrem tabákové lobby. A jak hodlá vysvětlit svým koaličním partnerům, že tomu tak není, a tato podezření vyvrátit. Já děkuji. A pokud Sněmovna nebude mít námitku, přejdeme k ústním interpelacím na členy vlády dle vylosovaného pořadí. První interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci platby daní. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, o platbě kartou, kdy by se platily daně, se mluví už dlouho. Podle mých informací se ale platba kartou má, pokud vůbec, týkat jen určitého výseku plateb, které podléhají daňovému řádu. Pane ministře, můžete situaci prosím vyjasnit? Pokud ano, tak kdy. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni. Přejdeme k druhé interpelaci. Pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat taktéž pana ministra financí Andreje Babiše ve věci ztracených dokumentů k Čapímu hnízdu. Vážený pane ministře, tím, jak jste pořád nepřítomný, tak my už jsme vlastně vytvořili takový dopisovací seriál.

Auditovaná osoba uvádí, že listiny přítomných a plné moci se jí nepodařilo dohledat.